A kolega Dolínek říkal čtvrtek dvacátého čtvrtého po písemných a potom po ústních interpelacích, předpokládám do té jedenadvacáté hodiny.

Jenom takovou malou vsuvku.

Děkuji za vaši trpělivost se mnou a s mým vystoupením a za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ono to bylo trošku složitější.

To, co je na vaší písemné přihlášce, pátek 18. 10. jako první bod, to platí také? Máme zaznamenáno, budeme o tom hlasovat. Pan poslanec Marek Benda je nyní na řadě. Máte slovo. Dobré ještě dopoledne.

Pokusím se alespoň stručně v těch pěti minutách, které mám k dispozici ke změně programu, zdůvodnit tento svůj návrh. Vládní koalice si prosazuje zásadně jenom svoje nesmírně kontroverzní body, takže se tady za první rok a půl trápíme, já nevím kolik, deset, dvanáct jednacích dnů v celku, s církevními restitucemi, respektive se zdaněním vyplácených náhrad, aby to pak Ústavní soud během pěti minut shodil a všichni řekli no, co se dá dělat, respektujeme to, byla to holt naše podmínka, kterou nám dali komunisti, abychom mohli vládnout, tak jsme jim ji museli splnit. A přitom je tady spousta návrhů i opozičních, kde si myslím, že by bylo minimálně fér se o nich začít bavit, a to dokonce já vám teď navrhuji předřazení bodu, který je podepsán napříč politickým spektrem, to není žádný čistě opoziční návrh, kde chce jenom opozice upozornit na problémy, které ona vidí, ale je to návrh, kterým se poslanci napříč politickým spektrem domnívají, že by bylo potřeba situaci řešit.

Pokud tak nebude, pokud bude stále snaha předřadit jenom vládní návrhy, tak se obávám, že Sněmovna bude pokračovat tak jako doposud, a to tím, že toho málo projedná. Mně to nevadí, já si myslím, že zákonů máme dost. Navrhuji, že bychom mohli vyhlásit čas legislativního blahobytu a nepřijímat již žádné další zákony. Mně by to vůbec nevadilo.

Tady se jedná o změnu soudního řádu správního, kde navrhujeme, aby se pro určité případy umožnilo zjednodušené řízení před Nejvyšším správním soudem. Česká republika má přibližně 4 % soudců ve správním soudnictví, sousední Německo s jeho fungujícím státem má přibližně 20 % soudců ve správním soudnictví. My potřebujeme doplnit jak osoby, a to zejména na krajské soudy, tak ale bychom potřebovali zásadním způsobem zjednodušit jednání před Nejvyšším správním soudem a zjednodušit možnost nekonečného dovolávání. Jde o to, jestli je možné, pokud se jedná o bezvýznamné případy, které nemají žádný širší dopad, odmítnout bez jednání. Tehdy, kdo si vzpomíná na tu debatu, byly také velké obavy a pochybnosti, jestli nedojde k omezení práv žadatelů o mezinárodní ochranu.

Děkuji za pozornost.

Na řadě je pan poslanec Válek s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně čeho se můj návrh týká. Co mě k tomu vedlo?